Děkuji za slovo. Jednak chci omluvit svého kolegu, který je řádně omluven.

Říkáme, že mnozí musí oznámit svou majetkovou strukturu, aby mohli do veřejných zakázek, aby mohli pro dotace a podobně. A najednou je tady návrh zákona, který část podnikatelské veřejnosti z této povinnosti vyjímá. To určitě neslouží k narovnání podnikatelského prostředí, o kterém tak ráda mluví vládní koalice.

A tento návrh jde přesně opačným směrem. Proto bude náš klub hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Faktická poznámka poslance Bendla a potom pan poslanec Adamec... .

Já jsem tady říkal v prvním i ve druhém čtení, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona, a to z důvodů, které tady dílem řekl i pan kolega Stanjura.

A jenom přečtu vládním poslancům, k čemu se zavázali a co slíbili ve svém programovém prohlášení vlády: Prosadíme konec anonymity příjemců dotací a společností obchodujících se subjekty veřejné správy. Právnické osoby s anonymními vlastníky, které nerozkryjí kompletní vlastnickou strukturu, nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, drobným nákupům, dotacím, návratné finanční výpomoci, úvěru z veřejného rozpočtu a majetku státu, obce nebo kraje. Stejný požadavek bude uplatňován i na jejich subdodavatele. Informace o vlastnické struktuře budou zpřístupněny veřejnosti s výjimkou zákonem stanovených omezení. V případě, že zvednete ruku pro tento návrh zákona, pak tedy toto neplatí. Pak jste se zavázali k něčemu, co vědomě porušujete. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní zástupce navrhovatelů a poté pan zpravodaj. Pane předsedající, paní a pánové, jenom velmi jednoduše, protože ta vystoupení, která zde byla v předcházejících čteních, to dostatečně osvětlila. Tak jenom pro ty, kdo pozapomněli. Za prvé, napravujeme zde chybu, která vznikla v podstatě nešťastnou náhodou při přepisu. Připomínám, že tato Poslanecká sněmovna již jednou pro tu věc hlasovala a že jenom právě tou chybou se ta věc nedostala dál, čili je to jednou odhlasováno. Pouze napravujeme chybu. Za druhé, je třeba si uvědomit, že tady proti sobě stojí dvě různá práva.

Byloli by tedy to opatření aplikováno přesně právě na zemědělské subjekty, značnou část těchto zemědělských subjektů odřízneme od práva čerpat dotace. Čili dostaneme je do nerovnoprávného postavení.

Tady už to jednou bylo odhlasováno a pouze napravujeme tuto chybu. Já bych poprosil, abychom toto měli na paměti a vzhledem k vysokému času přistoupili k hlasování. Děkuji. Děkuji. Nyní pan zpravodaj. Poté ještě jedna poznámka pana poslance Bendla. Netušil jsem, že se budeme vracet zpět k našim vyjádřením již v průběhu druhého čtení.

Vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas.

Současně vláda upozornila na drobné legislativní chyby, se kterými jsme se vypořádali v rámci načtení legislativně technických připomínek. Jenom ještě pro upřesnění. V § 4 odst. 12 se slovo z bioplynu mění na obnovitelných zdrojů a v § 6 se upřesňuje a vyhlašuje nové znění ustanovení odst. 8, kde se ustanovení odst. 5 nepoužije pro výrobce, který vyrábí elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny, a tak dále, tak jak to máte ve svých materiálech. Znovu připomínám, že k této chybě došlo chybným zapracováním pozměňovacích návrhů, a tím pádem, musím to tady přiznat, k chybnému hlasování Poslanecké sněmovny. Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl ještě. Děkuji za slovo. My hlasujeme, nebo budeme hlasovat o novém znění, tak jak to tady řekl zpravodaj, o novém znění toho paragrafu. Tudíž umožníme firmám v sektoru zemědělství, aby nemusely rozkrývat své vlastnické struktury. Nic víc, nic míň. Já si také mohu myslet, že hlasování o zákoně o EET byla chyba. Nicméně to bylo nějaké hlasování a i tady legislativa došla k tomu, že to nebyla chyba.

Vy jste se k tomu zavázali, vážená vládo, vážení vládní poslanci, pak tedy váš podpis buď něco znamená, anebo neznamená. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Můžeme tedy... pokud se nikdo nehlásí, rozpravu ve třetím čtení končím a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Pane zpravodaji, to je první hlasování a pak je tam, myslím, jeden pozměňovací návrh...

Ještě pan zpravodaj tedy. Prosím, pane zpravodaji. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Takže děkuji.